Děkuji. Pane premiére, máte zhruba minutu na odpověď. Prosím.

Já musím říci, že obojí. Pravděpodobně obojí, jak už to tak bývá. Začínal jako hrdina, skončil jako diktátor. To je bohužel realita. Takže začínal jako hrdina, skončil bohužel jako diktátor. Já vám děkuji, pane premiére, i za vzorné dodržení času.

Upozorňuji ctěnou Sněmovnu, že je 16 hodin, tedy uplynul čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústní interpelaci na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Jaroslava Holíka, aby přednesl interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Petr Bendl. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dobrý den. A já můžu zahájit interpelaci. Vážený pane ministře, jaký bude další osud budovy bývalého Dětského domova v Králíkách?

Nedávno proběhlo referendum, kde 85 % hlasujících ze stejného důvodu zamítlo zřízení ženského vězení a chtějí zde zřídit domov důchodců. Vážený pane premiére, před referendem jste ve svém vystoupení prohlásil, že budete výsledky referenda ctít. Než udělím slovo panu ministrovi, tak dovolte, abych mezi námi přivítal pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Já vám děkuji a požádám o odpověď ministra spravedlnosti. Nejprve bych chtěl uvést dvě věci na pravou míru.

Takže to, co proběhlo, bylo jakési vyjádření názoru občanů obce, ale není to referendum v pravém smyslu slova. Řekl jsem, že pokud by valná většina občanů města projevila svůj nesouhlas tímto způsobem s tím, aby tam to vězeňské zařízení zřízeno bylo, tak že bych to tedy bral za vážný argument. To je o hodně méně. A co se stalo? Celkem 38 % oprávněných voličů řeklo, že nesouhlasí s tím, aby se tam zřídila věznice. Třicet osm procent podle mě není ani obyčejná většina, natož výrazná většina. To na úvod pro zpřesnění. A teď kontext.

Čili v tuto chvíli překračujeme tuto kapacitu o téměř už dva tisíce osob. A bohužel výhled je negativní, stále ještě nám počty vězněných osob stoupají vlivem nového trestního zákoníku z roku 2010.

To je, dámy a pánové, kontext, ve kterém se budu rozhodovat.

Nemáme žádnou obec, kde by s věznicí byl problém. Máme věznice v turisticky exponovaných místech.

Já nevím. Přece každý chceme, když chytíme pachatele příslušně závažného trestného činu, abychom ho zavřeli do vězení. A to vězení nemůže být na Marsu. To vězení prostě musí být v nějaké obci. A Ještě dostanete prostor v případě doplňující otázky.

Děkuji za slovo.

A Evropská komise následně jeho výrok posvětila.

Pokud ano, jak a kde.

Děkuji vám za odpověď.